Nyní otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí, protože nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku z místa. Prosím, pane poslanče. . Ano, nebo ne? Hlásí se pan poslanec Petr Gazdík. Milé kolegyně, milí kolegové. To bylo navrženo. Ale jednotlivé hlasování bylo navrženo.

Ještě požádám o klid sněmovnu, abychom si dobře rozuměli.

První je to tedy propůjčení Řádu bílého lva nejdříve ve vojenské skupině.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Ano.

Děkuji vám. Další

Děkuji vám.

Děkuji. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další.

Ne, protože máme, máme jednání výboru organizačního, máme sjednocené usnesení, pan místopředseda Pikal to čte podle původního usnesení podvýboru, to znamená, že má usnesení podvýboru a nečte ty, kteří byli navrženi... těmi bojovníky, abych to řekl přesně.

Pane předsedo, máte slovo. Já bych rád poprosil o 10 minut přestávky na poradu klubu KSČM, aby si to pan místopředseda porovnal, jak to má být správně, aby usnesení Poslanecké sněmovny následně potom na někoho nezapomnělo, případně neodhlasovalo někoho navíc. Děkuji.